Sociální demokracie je připravena hlasovat pro změnu zákona o střetu zájmů tak, aby se zákon o střetu zájmů zpřísnil a aby se zpřísnily podmínky, které se týkají možného podnikání členů vlády. Čili tady je ten postoj jasný. My ho říkáme několik týdnů, říkáme ho pořád dokola a budeme to říkat i nadále. A až se dostane na hlasování tady v Poslanecké sněmovně, tak sociální demokraté zvednou ruku pro zpřísnění střetu zájmů. Ale chceme to udělat kvalifikovaně. Chceme to udělat v zákoně o střetu zájmů. Nebudeme to dělat v zákoně o zadávání veřejných zakázek, protože je to právně sporné. A nebudeme to dělat v zákoně o zadávání veřejných zakázek, protože by to ohrozilo přijetí zákona, který prostě naše ekonomika potřebuje. Prostě občas je nutné udělat změny zákonů, protože jinak už to potom hospodářství brzdí. A vy jste viděli sami, a dneska jsme to viděli všichni, když se dělá správná hospodářská politika, tak dokonce i česká ekonomika může růst. Vypadalo to, že jsme nejhorší ve střední Evropě. Vloni česká ekonomika rostla nejrychleji za posledních osm let a je to i v důsledku toho, že naše vláda změnila hospodářskou politiku. A museli jsme také změnit některé zákony. Budeme v tom pokračovat. A střet zájmů je to problém, je to vážný problém a já děkuji poslanci Plíškovi, že to téma otevřel. Ale řešme ho tam, kde je to namístě, právě v zákoně o střetu zájmů. Můžete počítat s podporou sociální demokracie. My jsme vždycky v minulosti hlasovali pro zpřísnění podmínek v oblasti střetu zájmů a budeme to tak dělat i nadále. Děkuji panu premiérovi. Děkuji za slovo. Pane předsedo vlády, mám osobní prosbu.

Pan předseda Faltýnek vykřikl: A co jste dělali vy? Za nás prostě nebylo možné, aby ten, kdo spravuje veřejné rozpočty, se o ty veřejné peníze ucházel ve svůj vlastní prospěch, ve prospěch své vlastní firmy. To prostě nebylo... To prostě nebylo možné.

Prosím poslance, aby na sebe nepokřikovali a ztišili se. Děkuji. Takže pan předseda Faltýnek se ptal, zda ani pan předseda Schwarzenberg.

Tohle se prostě se ve slušné společnosti nedělá. Kdo by to dělal, tak prostě musí z toho veřejného života okamžitě odejít. Leč doba se změnila a vnímání také, prostě teď se to dělá. A dokonce se tvrdí, že to spoustě lidí nevadí. Tak protože ten zákon je minimum slušnosti, tak na to potřeba zákon je.